Předložený tisk uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Děkuji, pane předsedající.

V současné době nemáme s Vietnamskou socialistickou republikou žádnou dvoustrannou smlouvu v oblasti předávání odsouzených osob, přičemž bez existence takové smlouvy není možné realizovat předání odsouzené osoby za účelem dalšího výkonu trestu odnětí svobody, který byl uložen na území druhého státu.

Text smlouvy zároveň respektuje právní úpravu České republiky v této oblasti.

Použitelná je na případy, kdy v okamžiku podání žádosti musí osoba vykonat ještě alespoň jeden rok trestu odnětí svobody.

Děkuji, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní dvoustrannou úpravou předávání odsouzených osob, která vychází z funkčního mezinárodního modelu. Jedná se o návrh potřebný, neboť v současné době není tato oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech s Vietnamskou socialistickou republikou upravena žádnou dvoustrannou ani mnohostrannou mezinárodní smlouvou. Bez existence takové smlouvy přitom není možné mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou předávání odsouzených osob realizovat.

Provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet. Organizační výbor navrhl přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Smlouva byla současně předložena Senátu, který příslušný návrh projednává jako senátní tisk č. 229. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Já tímto otevírám obecnou rozpravu.

Já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh.

Myslím, že můžeme jít pomalu, ale jistě hlasovat. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování.

Výsledek byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.